Děkuji vám za pozornost.

I. projednal na společné schůzi se zpravodaji výborů usnesení výboru ke státnímu závěrečnému účtu České republiky za rok 2017 /dále státní závěrečný účet/ a konstatuje, že a) všechny výbory doporučily

c) výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu dále doporučuje, aby Poslanecká sněmovna v rámci projednávání státního závěrečného účtu schválila i hodnoticí zprávu k hospodaření Státního fondu kultury za rok 2017; II. rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu proto po projednání všech kapitol vládního návrhu státního závěrečného účtu jako celku, sněmovní tisk 164, včetně vládního návrhu usnesení Poslanecké sněmovny k státnímu závěrečnému účtu doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna

5. informaci o stavu a vývoji státních záruk uvedenou v sešitu D návrhu státního závěrečného účtu,

8. hodnoticí zprávu Státního fondu kultury České republiky za rok 2017;

III. zmocňuje předsedkyni výboru, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu Parlamentu.

Dosavadní bod II návrhu usnesení Poslanecké sněmovny se označuje jako bod III. Odůvodnění.